Součástí návrhu jsou úpravy procesu kolaudace energetických staveb, definice technické infrastruktury, svěření povolování specifických staveb energetické infrastruktury krajským stavebním úřadům, neboť se jedná o stavby s regionálním dopadem, které mají zásadní význam pro stabilitu distribučních sítí, a rozhodování o těchto stavbách musí být svěřeno do takové správní úrovně, která bude schopna o těchto stavbách rychle, a hlavně odborně rozhodovat. Další úprava pak do nového stavebního zákona zcela nově vkládá definici dozoru projektanta. Návrh také představuje vymezení činnosti dozoru projektanta a zakotvení výkonu této činnosti mezi vybrané činnosti ve výstavbě, čímž je definováno, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba autorizovaná, která odpovídá za odbornou úroveň. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za váš zájem o výslednou podobu nového stavebního zákona, za perfektní spolupráci na pozměňovacích návrzích, které jsou dle mého názoru výsledkem ojedinělé politické shody, a také za, troufnu si říci, že hladký průběh projednávání věcné novely stavebního zákona v obou výborech, a věřím, že tomu tak bude i v druhém čtení. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 330/1 až 5.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, páni ministři, kolegyně, kolegové, já bych navázal na pana kolegu Bureše, prostřednictvím paní předsedající, protože já jsem ještě nebyl uspokojen dlouhým projevem. Nicméně mi dovolte, abych alespoň středně krátce shrnul to, co se doposud stalo.

Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru hospodářskému. Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

Následně toto jednání přerušil.

Stejně tak učinil hospodářský výbor na svém zasedání 1. 3. a usnesení doručené poslancům jako sněmovní tisk 330/4 se svými pozměňovacími návrhy, které následně přednese zpravodaj hospodářského výboru.

Nyní tedy to usnesení.

Nicméně si dovolím shrnout pro poslouchající poslance, čeho se ty pozměňovací návrhy týkaly, aby případně i ti, kteří budou načítat své pozměňovací návrhy mimo výbory, věděli a byli s nimi v souladu. Tedy mi dovolte pokračovat: